Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Benešík. Prosím, pane poslanče.

Pokud se někdo chce s představiteli Ruské federace bavit o tom, jak nás poškozují námi uvalené sankce na Ruskou federaci, tak to považuji opravdu, ale opravdu za minimálně nepříliš prozíravé. Děkuji panu předsedovi Benešíkovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Koskuba. Prosím, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, ač jsem vládní koaliční poslanec, nebudu zastírat, že poněkud zírám, jaký program má tento týden tato Sněmovna. Ale vidím, že se dostaneme i k velice zajímavým bodům. Nezastírám též, že jsme hodiny strávili významným bodem lesní školky, tomu jsme se věnovali intenzivně. Ale najednou, jak zde poslouchám diskusi k současnému bodu, tak mě zarazila jedna věc. A já nevím, jestli jste to jako poslanci Parlamentu České republiky zaznamenali. Pan ministr obrany zde v diskusi vystoupil a kromě jiného poznamenal, a já nemám důvod jeho slovům nevěřit, že opakovaně vzdušný prostor narušují nadzvukové letouny Ruské federace. Dámy a pánové, já nejsem členem výboru pro obranu ani se nevyznám v tom, co je a co není tajné, ale jelikož jste poslanci České republiky, já si myslím, že když už jsme věnovali tolik času lesním školkám, že pro poslance suverénní země je daleko závažnější, aby nám někdo vysvětlil, kam ty letouny létají a co se proti tomu činí.

Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s přednostním právem pan předseda Jiří Mihola. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Jen velmi krátce na kolegu Romana Sklenáka.

My jsme rozhodně o nikom nerozhodli bez programu. To se velmi ohrazuji.

To bylo na samém počátku. Děkuji panu předsedovi Miholovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, po něm je přihlášen pan poslanec Blažek.

Není tady předseda výboru pro obranu, takže jako místopředseda výboru pro obranu: každá politická strana má svého zástupce ve výboru pro obranu. Řešme to na výboru pro obranu! Pokud budete chtít informace, ať vám to řeknou vaši zástupci, kteří v tom výboru pro obranu pracují. Nezdržoval bych tím jednání Sněmovny. Děkuji. Ano, skutečně zařazení jakéhokoliv jiného tématu má pan poslanec Koskuba či kdokoliv jiný možnost navrhnout každý den ráno půl hodiny po zahájení Poslanecké sněmovny. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová. Prosím, paní poslankyně.

My tady svoláváme, nebo respektive vy tady svoláváte mimořádné výbory kvůli mnohem větším banalitám než tomu, co tady dnes zaznělo. Já naprosto souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Koskuba. Myslím si, že určitě výbor pro obranu by se tím zabývat měl, nebo by se tím měla zabývat tato Sněmovna. Je to informace, která je čerstvá. A kdo jiný než Poslanecká sněmovna Parlamentu by se měl zabývat bezpečnostními otázkami? Kolegové, na kolenou vás prosím, možná někdo někomu skáče na takzvané bílé pejsky. Máme jediné téma: náš postoj, jestli nás zastupuje, nebo nezastupuje dnes, zítra a pozítří Vojtěch Filip v Ruské federaci. Kdokoliv z nás tady řekne nějakou košatější větu, ti ostatní mu na to skáčou.

Utněme to tím hlasováním a všechna ostatní důležitá témata přenechme jiným bodům a jiným dnům.

Děkuji. S další faktickou poznámkou pan poslanec Koskuba, po něm s faktickou poznámkou pan ministr Stropnický, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vím, že zde máme jedno téma. Nejsem tak negramotný, abych si ho nemohl na tabuli přečíst. Toto je Poslanecká sněmovna.

Nezlobte se, jestli jsme zde diskutovali o výbuchu muničního skladu a též jsem nevstupoval do diskuse, protože šlo říct, že jistě občané z té obce mohli zaznamenat tiskovou konferenci vlády, kde se hovořilo o těchto problémech, mně bude stačit stručná informace od pana ministra Stropnického na této půdě, že v současné chvíli nad naším územím není žádný cizí válečný stroj. O nic jiného mi nejde. A já si nemyslím, že Parlament České republiky by takovouto poznámku měl přejít. A pak se na mě, kolegyně a kolegové, nezlobte, jestliže budeme přecházet i tyto poznámky, zní to hrozně, ale pak sem opravdu nemusíme chodit a budou tady stačit jenom předsedové poslaneckých klubů s patřičným počtem hlasů. Děkuji panu poslanci Koskubovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Martin Stropnický, po něm pan poslanec Gabal. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Jenom velice stručně si dovolím reagovat.

Moje poznámka byla ze zcela otevřených a všem dostupných zdrojů. Předpokládám, že takové zdroje jsou přístupné i vám, vážené kolegyně a vážení kolegové. A výskyt nějakého cizího stíhače nad územím České republiky se opravdu při vší úctě neřeší na půdě této Sněmovny. Také jsem řekl na některých územích některých členských států...